Děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom zareagovat na pana kolegu Kalouska vaším prostřednictvím. Buďme trochu soudní. Pane kolego, vy tvrdíte, že jsme po zrušení druhého pilíře nic životaschopného v podstatě nepředložili.

Vážené dámy a pánové, já jsem tady zaznamenal v podstatě odpor těch ostatních politických stran proti návrhům SPD, abychom zvyšovali důchody těm nejchudším důchodcům.

Proto jsme navrhli sérii opatření.

Tak se samozřejmě snažíme alespoň dalších devět stovek přidat těm, kteří mají ty minimální důchody.

Takže jsem rád, že paní ministryně už se tady hlásí o reakci, takže doplním svůj dotaz na vás. Paní ministryně, vyjel jsem si financování proimigrační politické neziskové organizace, abychom viděli priority vašeho ministerstva, kam směřujete peníze.

Ale co chci říci, Magistrát hlavního města Prahy také přispěl.

Dohromady je to 35 milionů korun v součtu.

A samozřejmě tu migraci tady financuje Evropská unie.

Takže abych vrátil tu diskuzi zpátky, tak samozřejmě my jako SPD máme priority jiné.

Takže si to můžeme rozebrat a můžeme si o tom popovídat, jaké jsou priority vašeho rezortu. Mě trošku zaskočilo, že vláda nepodpořila náš návrh na minimální důstojný důchod. Ten zákon už tady teď leží.

Což je dneska ta hranice chudoby stanovená Eurostatem pro Českou republiku. A od této částky zásluhově. Od této částky zásluhově.

Tak prostě jsme v rozporu. Vy se smějete, Piráti se smějí, ale my se nesmějeme, protože těch důchodců do 13 tisíc čistého je opravdu hodně, jsou v zoufalé situaci. Ti jsou pro nás také důležití, těm také chceme zvyšovat peníze. A kde na to vzít? Zrušme financování politických neziskových organizací.

Není pravda, že je to náš závazek v rámci členství v NATO. Francie je také stáhla a jsou členy NATO. To není vůbec pravda. Je to čistě politické rozhodnutí, že tam jsou.

My se tomu nesmějeme, my budeme dál pevně stát za naším programem, pevně budeme stát za tím, abychom zvyšovali jak starobní, tak invalidní důchody těm nejchudším, protože chceme, aby se jim žilo dobře. Takže ještě zpátky k tomu návrhu na ten minimální důstojný důchod. Jak jsem říkal, platí to i v některých vyspělých zemích.

A musím říct, že doslova živoří.

My například od začátku říkáme, aby se zvyšovaly důchody pevnou částkou, nikoliv procentem. To tady premiér Sobotka minulé volební období neustále odmítal, nechtěl to.